Je známo, že v průběhu šetření se tři žadatelé obrátili se stížností na ombudsmanku, ta v souladu se zákonem upravujícím jejich činnost oslovila Ministerstvo vnitra a požádala o informace a o vysvětlení namítaných průtahů.

Takže podle vyjádření Ministerstva vnitra se očekává to rozhodnutí ve velice krátkém čase. Pane premiére, děkuji a táži se pana poslance Čižinského.

Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.

Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády. Nyní budou kontinuálně následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám poslance Jana Zahradníka, aby přednesl interpelaci na místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Richarda Brabce a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.